Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a ústavněprávnímu výboru. Táži se tedy zpravodajů výborů, jestli mají zájem vystoupit v rozpravě. Pan kolega Adámek? A zpravodaj ústavněprávního výboru byl pravděpodobně vyměněn, protože to byl kolega Vozka. Výborně, tak kolega Vozka je připraven. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Sněmovně bylo platné pouze do konce roku, protože bylo konstruováno s tím úmyslem.

Pan ministr předložil do jednání hospodářského výboru novou verzi, která podrobněji rozepisuje problém souvisejících zákonů a přesněji vymezila vztah předsedkyně a členů Energetického regulačního úřadu, resp. Rady Energetického regulačního úřadu, a z toho důvodu ústavněprávní výbor nepovažuje za nutné se touto záležitostí znovu zabývat. Ptám se, kdo se hlásí z místa.

Děkuji za slovo.

Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Pane ministře? Není tomu tak. Nepadl žádný návrh, který bychom měli hlasovat, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu a končím bod číslo 10.